Děkuji.

Trošku mě mrzí, že tady nejsou ty moje dvě ctěné kolegyně vidíte, paní předsedající, prostřednictvím vás, jak to říkám slušně. A čekal jsem že tady tedy nebude vlajka Evropské unie, jako byla minule, ale že tady bude americká vlajka a že budou naše projevy doprovázet nějakým protestem proti nám a budou držet americkou vlajku a mávat s ní v české sněmovně, ale zatím tomu tak není. Já jsem ještě chtěl, než začnu tím svým projevem, zareagovat na Radka Vondráčka a některé lidi z ANO, kteří říkají, že tady rozhodně žádné základny nebudou.

Takže se to možná nebude jmenovat základny, ale je to smlouva o pobytu Armády Spojených států amerických v České republice.

Zopakuji některé své argumenty proti této smlouvě z prvního čtení a přidám i také některé nové. Tato dohoda není v žádném případě standardní dvoustrannou mezinárodní smlouvou, která je založena na rovnosti stran, tedy účastníků, a na vzájemné výhodnosti smluvních stran.

Mimochodem v této souvislosti je docela zajímavé a vypovídající, co ke smlouvě prohlásil bývalý prezident Václav Klaus. A sice to, že Američané tlačili na podpis a ratifikaci této smlouvy již mnoho let, ale žádná předchozí česká vláda na to dosud nepřistoupila. No proč asi? Nejde vůbec o to, že bychom nechtěli spolupracovat se Spojenými státy americkými nebo že bychom byli a priori protiameričtí. Nikoli.

Tímto prizmatem hodnotíme všechny mezinárodní smlouvy. Zastánci a propagátoři této smlouvy nám neříkají celou pravdu a jenom velice nevěrohodně maskují její hlavní a v podstatě jediný účel, kterým je umožnit přítomnost Armády Spojených států amerických na českém území a připravit pro to veškeré myslitelné podmínky, aby tato přítomnost a tento pobyt amerických vojsk mohly být bez problému a velice rychle realizovány. Vláda a zastánci smlouvy se stále točí na slově základna a říkají, že o žádné základny nejde, že zde americké vojenské základny nikdy nebudou. A pozor, a to přesto, že vláda přílohou této smlouvy svěřuje americké armádě do dlouhodobého užívání 11 stávajících vojenských zařízení ve vlastnictví českého státu a české armády a zároveň jim zde umožňuje budovat formou stavební činnosti zařízení nová. To je úplně úsměvné. Takže dobře, nemusíme se točit na výrazu základna, půjde o soubor zařízení a nemovitostí, která budou americkou armádou využívána čistě k vojenským účelům, budou zde bydlet vojáci, budou zde sklady zbraní, budou se zde prohánět vojenská auta, budou zde vzlétat a přistávat vojenská letadla, ale vojenské základny to nebudou. Jak jsem již naznačil, vládní zastánci a mediální propagátoři této dohody neustále opakují, že v ní nejde o umístění amerických vojáků v České republice. Nejlepším argumentem proti tomuto tvrzení je tuto smlouvu si důkladně přečíst a prostudovat.

Na základě podrobného studia této smlouvy lze konstatovat, že i její název je možná i záměrně zavádějící. Nejde o žádnou smlouvu o obranné spolupráci, to by zde byly alespoň jedna dvě zmínky o nějaké spolupráci obranného typu. Proto se spíše jedná výhradně na základě analýzy jejího obsahu o smlouvu o budoucím dlouhodobém pobytu amerických vojsk v České republice. Teď se vyjádřím k oné nerovnosti smluvních stran.

Je to takzvaná smlouva NATO SOFA, která do velké míry vyvažuje a vyrovnává práva státu, který vojska do zahraničí vysílá, i státu, který je přijímá. A právě tato smlouva SOFA je plně postačující pro úpravu krátkodobých pobytů vojáků NATO v zemi jejich aliančních partnerů. Proto říkáme, že žádnou další smlouvu tohoto typu naprosto nepotřebujeme. Zásada rovnosti smluvních stran v dohodě, kterou projednáváme, ovšem naprosto absentuje, protože Spojené státy zde získávají jednoznačně privilegované postavení.

To, že je český stát slabší stranou ve smlouvě, kterou dnes začínáme projednávat, je o to horší a o to závažnější, že tato smlouva jakožto smlouva mezinárodní bude mít přednost před standardními českými zákony. Což v praxi znamená, že když bude náš český zákon v rozporu s touto smlouvou, bude se postupovat podle této smlouvy. Nevýhodnost českoamerické smlouvy a skutečnost, že v ní taháme za pomyslný kratší konec provazu a že tímto také ztrácíme svou státní suverenitu, je velmi dobře vidět například na oblasti výkonu spravedlnosti a trestního práva podle této smlouvy. Mluvil jsem zde o tom i minule a z dobrých důvodů se k tomu vrátím. Jenom takový postřeh, na Slovensku chtěl generální prokurátor mluvit ve Slovenské národní radě právě o suverenitě Slovenska v souvislosti s touto smlouvou a slovenští poslanci mu to nedovolili. Proč mu to nedovolili, když je všechno v pořádku?